Tento způsob konsolidace veřejných financí v žádném případě nepodpořím, a pokud tento stagnační konsolidační balíček protlačíte přes odpor opozice, budete to vy, kdo se bude muset veřejnosti zpovídat za všechny negativní hospodářské i sociální dopady, které vaše špatná politika způsobí. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo.

Přitom investice do mladých by měla být investicí do budoucnosti naší země. Pětikoalice hned v prvním roce své vlády snížila slevu na jízdné pro studenty a teď přichází další rána zrušení slevy na studenta, tedy slevy, která má studentům alespoň částečně finančně ulevit. Máme tisíce studentů, kteří po dobu studia musejí spoléhat jen na sebe a z různých důvodů jim nemohou finančně pomoci rodiče anebo prarodiče. Letní měsíce jsou ideální příležitostí pro studenty, jak si přivydělat. V praxi nejčastěji volí zaměstnání na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Od příštího roku ale musí počítat s tím, že se podmínky zdanění brigád zhorší. Jak to může udělat vláda, která má ve svém čele bývalého rektora veřejné školy, je opravdu zvláštní. Daní, která dopadne ale na nás na všechny, je zvýšení daně z nemovitostí.

My vám tyto vaše výroky ale budeme stále připomínat, protože jsou přesným příkladem vašeho arogantního podvodu na voličích. Jak to s vašimi sliby a hlavně s vaší schopnosti vládnout dopadlo a dopadá, to vidí dnes bohužel všichni.

Česká ekonomika je v recesi a pětikoalice opakuje učebnicové chyby, národohospodářské chyby, zvyšování daní, tlumí spotřebu a investice. To, co tu chcete prosadit, je největší zvýšení daní v novodobé historii České republiky, tedy v naprostém rozporu s vaším programovým prohlášením. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, a nyní paní poslankyně Taťána Malá. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se velmi ráda ve svém krátkém vyjádření k projednávanému daňovému balíčku také vyjádřila, a to především z pohledu jeho dopadu na studenty a mladé lidi.

Z toho, co předkládáte, je zřejmé, že vláda svou deklarovanou fiskální konsolidaci založila a povýšila jenom na zdražování a rušení výhod těm občanům, které si vybrala, ať už jsou to mladí, nebo důchodci. To říkal už kolega Helebrant.

Tento škrt je razantní a v zásadě jen pro rozpočty studentů, případně jejich rodin.

Jenže, pane ministře, nad 17 tisíc měsíčně si nevydělávají jenom ti, kteří mají podle vás údajně zneužívat systém vysokoškolského vzdělávání... Ale řekl, pane ministře!

Já bych poprosil, řekněme si to poté, co případně skončí paní poslankyně.

Paní poslankyně, pokračujte a poprosil bych pana ministra, když bude mít jakoukoliv připomínku, poté s faktickou, případně s přednostním. Vůbec nerozumíme tomu, jak může vláda říkat, která má ve svém čele bývalého rektora vysoké školy, jak může mít takový přístup, protože podle mého názoru, pokud má ministr školství nebo ministr financí informace o tom, že ten systém je zneužíván, tak máme řešit skutečný problém toho zneužívání a ne rušit benefity poctivě pracujícím studentům, které naše země potřebuje, protože 17 100 korun měsíčně určitě není příjem, který by stačil na úhradu nákladů studentů na potraviny, nájem, kolejné, učební pomůcky, energie nebo dopravu. Navíc jsou vysoké školy zpravidla ve větších městech, kde je život finančně náročnější. Vláda dnes brojí proti studentům na vysokých školách, zdražuje jim život na kolejích, ruší jim slevy na dani, a pokud to takto bude pokračovat, tak se to projeví ve sníženém zájmu našich mladých lidí studovat.

Letní měsíce jsou ideální příležitostí pro studenty, jak si přivydělat, a v praxi nejčastěji volí zaměstnání na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Od příštího roku ale musí počítat také s tím, že se podmínky zdanění brigád zhorší, zejména nízké zdanění u hrubé odměny do limitu je hlavním důvodem atraktivity pracovních dohod. Jenže vládní pětikoalice se rozhodla zpřísnit podmínky při dohodách o provedení práce a i tento krok, podobně jako zrušení slevy na studenta, může mít negativní vliv na finanční situaci mnoha mladých lidí.

O tom tady už proběhla také debata. Nevidíme, že by vláda motivovala mladé, aby studovali.